Ano, stojíme tady v konfrontaci s tím, že potřebujeme chránit životy lidí. Ale ukázal jsem tady jasně na kompetencích jiných zákonů, že je možné tu situaci od pondělí řešit.

Vůbec nijak. Zatím vláda těmto lidem není schopna pomoci vůbec nijak.

Ve výši poloviny nákladů předchozích let. Jak mají zaplatit zaměstnance, kteří jsou tam navázáni?

Asi těžko.